Vážená pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám řekl několik slov ke sněmovnímu dokumentu 151, což je pozměňovací návrh klubu Občanské demokratické strany, a to k těm částem, které se týkají výzkumu, vývoje a vzdělávání. Tím vám chci dát šanci, abyste tento náš návrh podpořili a napravili tak některé problémy, které v předloženém návrhu státního rozpočtu nyní jsou. Pokud jde o část, která se týká výzkumu a vývoje, tam navrhujeme zvýšení účelových výdajů na rok 2014, ale chtěl bych zdůraznit, že to vlastně není navýšení výdajů na výzkum a vývoj, ale je to vrácení bezdůvodně kráceného rozpočtu.

Toto snížení rozpočtu na výzkum se odehrálo bez souhlasu a bez doporučení vládního poradního a odborného orgánu, tedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Proti rozpočtu schválenému předcházející vládou tedy vláda pana premiéra Rusnoka předložila rozpočet pro výzkum, který je krácen o 1,3 mld. korun. Protože vzhledem ke krátkosti času neměli členové nové formující se vládní koalice možnost se s rozpočtem důkladně seznámit, a nemohli tedy tento omyl napravit, tak jim zde dáváme šanci, aby tato situace byla spravena. Náš pozměňovací návrh vychází z návrhů výdajů, které byly doporučeny Radou pro výzkum, vývoj a inovace a které byly odsouhlaseny vládou dne 3. července.

Dámy a pánové, hlavním cílem předkládaného pozměňovacího návrhu je navrátit výši podpory výzkumu, vývoje a inovací na realistickou a nutnou částku, která odpovídá rozvoji našich výzkumných organizací, odpovídá závazkům, které Česká republika v této oblasti přijala, a odpovídá také dynamice rozvoje výzkumu v České republice. Věřím, že tento návrh podpoříte, a zabráníte tak neodůvodněnému krácení finančních prostředků na výzkum, které z nepochopitelných důvodů a proti doporučení vládního odborného a poradního orgánu směřuje proti rozvoji České republiky v příštích letech.

Já věřím, že toto navýšení, které bude směřovat ke zvýšení mzdových prostředků učitelů, nemusím před touto Sněmovnou obhajovat. Přesto bych řekl, že navýšení je nutné proto, aby se zvýšila úroveň odměňování, která zohlední zvýšené výkony mateřských a základních škol a také zajistí platy na asistentky pedagogů, což je jeden z předpokladů pro úspěšnou realizaci politiky inkluze a rovných šancí.

Dámy a pánové, teď můžete díky pozměňovacímu návrhu Občanské demokratické strany prokázat, že jste to s těmito proklamacemi mysleli vážně. Kolega Bendl byl ke mně shovívavý a odhlásil se, takže faktická poznámka pana poslance Stanjury.

Jsou tam čtyři části. Poprosím pana zpravodaje, až bude chystat systém hlasování, aby se o každé z těch čtyř částí hlasovalo zvlášť. A nyní tedy podle pořadí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jistě mi kolegové z Pardubického kraje napříč spektrem dají za pravdu.

Jak jsem říkal, pozemky na obchvat města nejsou vykoupeny a projektová dokumentace není hotová. Tuto špatnou dopravní situaci je nutno řešit už dnes, protože zbytečně umírají lidé. Mýtem je vyhodnocen jako jedno z nejnebezpečnějších míst v rámci silniční sítě.

Navrhovaných 50 mil. je myslím relativně úsporné řešení a rozpočtová kapitola 396 Státní dluh by tuto sumu ani nezaznamenala, jelikož je nadhodnocena.

Děkuji.